U důchodového systému a jeho potenciálních úprav, ať už jim budeme říkat důchodová reforma, nebo ne, to platí dvojnásob. Zcela klíčovým krokem k posílení našeho důchodového systému a zlepšení bilance důchodového účtu by byla reforma systému exekucí.

Tato reforma exekucí by rovněž měla vést ke změně současného nevyhovujícího stavu, kdy musí srážky ze mzdy administrovat a zajišťovat zaměstnavatelé, což je pro ně často nákladné, složité a náročné, zejména pro střední a menší zaměstnavatele, a proto nechtějí lidi v exekucích zaměstnávat.

Lze to udělat relativně velmi rychle. Co se týče opravdové a velké důchodové reformy, za její základ považujeme silnou prorodinnou politiku a podporu porodnosti v pracujících rodinách. Pokud toto vezmeme vážně, nebude vůbec nutné jakkoliv zvyšovat věk odchodu do důchodu nad současných 65 let, což v SPD zásadně odmítáme. O obou těchto záležitostech ještě budu hovořit.

Sem jednoznačně spadá parametr počtu plátců důchodového pojištění, který musíme různými způsoby zvyšovat.

Na tyto nástroje vláda zcela rezignovala a pouze se, lidově řečeno, hojí na důchodcích a bere jim peníze, na které mají zákonný i morální nárok.

Stát a vláda musí rovněž provozovat aktivní politiku zaměstnanosti, tedy vytvářet podmínky a prostředí pro to, aby co nejvíce občanů chtělo a mohlo pracovat ve standardním zaměstnaneckém poměru, nikoliv mimo něj či přímo načerno. Ale upřímně řečeno, kolikrát se jim ani nelze divit.

Vyděláme na tom všichni. A samozřejmě sem patří otázka mezd, které stále výrazně zaostávají za našimi západními sousedy, přičemž produktivita práce je u nás stejná, či ještě vyšší než tam, a západní nadnárodní korporace zde realizují pohádkové, často jen minimálně zdaněné zisky a nezdaněné dividendy, aniž by adekvátně zaplatili české občany, kteří jim tyto zisky spoluvytvářejí. Výraznější daňová zvýhodnění na děti, zejména na třetí a další dítě v rodině.

Dávno jsme tyto legislativní návrhy do Sněmovny předložili.